Takže dámy a pánové, já jsem mezinárodní arbitráže dělával, když jsem ještě byl svobodný občan a ne ministr.

Tohle memorandum je velice dobře využitelné v mezinárodní arbitráži pro případ, že bychom se do budoucna rozhodli provést nějakou změnu, to znamená změnu té mnohokrát tady diskutované surovinové politiky nebo podmínek, za kterých tady lze, nebo nelze těžit.

Bohužel sociální demokraté zablokovali přijetí takového usnesení, které by celou situaci ještě zachránilo.

Jinak už musím reagovat jenom na to, co tady říkal pan poslanec Stanjura, pokud jde o to snížení poplatku z těžby lithia. Já jsem také dostal informace od Greenpeace a také jsem si je nějakým způsobem ověřoval a musím říct, že jsem z toho dosti překvapen, protože jsem si také našel důvodovou zprávu, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu nařízení vlády, které samozřejmě ono předkládalo, nám dalo a na základě které já jsem se rozhodoval. A tady jsem se dozvěděl, že způsob stanovení sazeb vychází z principů uvedených ve vládní novele horního zákona, tj. dvojnásobné zvýšení výnosu z úhrad vydobytých nerostů. Zvýšení, dvojnásobné zvýšení.

Přečtu omluvu. Nyní mám s přednostním právem přihlášeného pana premiéra, ale nevidím ho zde, v tom případě další přednostní právo má nahlášeno pan poslanec Kováčik.

Děkuji za slovo.

Rád bych především okomentoval situaci, která tady nastala, kdy jsme opakovaně obviňováni, a teď říkám my jako klub Komunistické strany Čech a Moravy, z nějakého snad účelového spojenectví s nějakými přísliby do budoucna s hnutím ANO.

Pro ty, kteří tomu ještě pořád nerozumí úplně, připomínám, že existuje jakési pořadí, byť nesoutěžíme, že jsme to zvedli my jako komunisté, přidal se subjekt Tomia Okamury a následně se přidal subjekt pana Andreje Babiše. Tolik jenom pro pořádek.

Bývalo by to bylo. Možná by bylo tím vyřešeno i toto lithium, že by přišla jiná vláda, která by k tomu přistupovala zodpovědněji. A protože slyšíme vzájemné útoky čím větší význam toho funkcionáře ve straně a ve vládě, tím větší zločinec v očích té druhé vládní strany, a tak se tedy ptám kolegů ze sociální demokracie a z hnutí ANO, protože o ty dvě strany jde, proč jste tedy spolu v té vládě tak dlouho byli.